Další věc. Vy jste říkala, že z našich úst zaznělo, že o jejich vině není pochyb. Tak to prostě není pravda. Pokud jste poslouchali dobře moje vyjádření tady na plénu stejně tak jako na výboru, tak od začátku tvrdím a tvrdíme, že o vině a trestu rozhodne nezávislý soud.

My jsme upozorňovali na to, že v případě, že bude přizván někdo další, je potřeba požádat o to, aby byl zbaven mlčenlivosti, a ministr vnitra dotyčného té mlčenlivosti nezbavil.

Pane poslanče, máte slovo. Hezké dobré dopoledne, vlastně poledne, paní poslankyně, páni poslanci. A snad jsem tím neprozradil nic z neveřejného jednání mandátového a imunitního výboru. Já bych ale reagoval na komediální vystoupení své předchůdkyně paní poslankyně Malé prostřednictvím pana předsedajícího.

A druhá věc. Mě to uráží, protože já jsem se skutečně velmi poctivě seznámil se spisem, zprávou OLAF a snažil jsem se být důsledně členem mandátového a imunitního výboru nezávislým na své politické straně a rozhodnout o tom, zda toto stíhání je, nebo není politicky motivováno. Každý jiný starosta nebo kdokoliv jiný kdyby spáchal to, co ti dotyční, tak už dávno někde bručí! Děkuji za pozornost. Další faktická poznámka pan poslanec Zaorálek. Máte slovo. Stručně. Pokud skutečně tady naši kolegové, předseda vlády i pan Faltýnek, řeknou, že v této zemi je možné si objednat na někoho trestní stíhání, tak je to samozřejmě vážná věc. Hnutí ANO mělo ministra spravedlnosti. To byla naše povinnost. Kdo jiný s tím může něco dělat než my? Takže využijeme toho privilegia, které máme, že když se trestní stíhání týká mě, tak to zvednu a řeknu to všem: podívejte se, taková nehoráznost! Ale to jsme my, vláda, ministři, kteří s tím měli něco dělat! Tady ta Sněmovna s tím, chudák, nic neudělá. A co ta veřejnost? Co ti mají dělat? My máme naštěstí imunitu.

Mělli bych se před veřejností ospravedlnit, tak řeknu: v tom případě imunitu nechci, protože to je prostě skandál!

Je to prostě zlé. Můj návrh je toto co nejrychleji skončit a když tak se politicky dohodnout na zrušení imunity, možná s jedinou výjimkou, když se jedná o projevy ve Sněmovně. To by bylo z hlediska veřejnosti nejkorektnější. Je to špatně! Vy všichni jste sem přišli v dobré víře, že budete zastupovat lidi. Na řadě je pan poslanec Blažek se svou faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Já budu reagovat na paní kolegyni

Pan Komárek je stíhán za to, že řekl do médií něco, co nebyl vůbec schopen doložit žádnými důkazy, a ještě to měl ze spisu, na kterém nepracoval a který pravděpodobně vůbec neměl mít k dispozici.

Ale to hlavní, co řekl: Jdete do médií s něčím, co nejste schopen vůbec doložit. Za to byl a je pan Komárek trestně stíhán. Nyní pořadí faktických poznámek: pan poslanec Onderka, pan poslanec Hájek, pan poslanec Bartošek. Přednost mají elektronické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo elektronické přihlášky. Vážený pane předsedající, zbytku sedící vlády, kolegyně, kolegové, pár reakcí na kolegyni Malou. Vy říkáte, prostřednictvím pana předsedajícího, že zde existuje osm stran, které jsou v opozici. Váš předseda udělal menšinovou vládu, a tím pádem označil všech osm stran do opozice. Druhá věc, která je pro mě šokující, je už asi třetí čtvrté vystoupení dneska v Poslanecké sněmovně, kdy se bavíme o pochybení Policie ČR či o pochybení státních zástupců. My tím dáváme veřejnosti najevo, že sami nevěříme v právní stát ČR. To je ale katastrofa, když jako zákonodárci tímhle způsobem vystupujeme. Proto prostřednictvím pana předsedajícího vyzývám paní poslankyni Malou, aby dala stížnost na GIBS, protože Generální inspekce bezpečnostních sborů by měla šetřit takovéto případy, pokud se opravdu tak staly, a vyzývám ministra spravedlnosti a ministra vnitra, aby se těmito záležitostmi zabývali. Protože není možné z Poslanecké sněmovny, z těchto lavic zpochybňovat právní stát, jehož jsme součástí, protože jsme zákonodárci. A je potřeba, abychom si to všichni uvědomili. Když se vrátím ještě k té osmistranné opozici, tak jak tady padlo, já si myslím, že dnes, aspoň tak doufám, při hlasování dojde k velké shodě: Osm opozičních stran bude hlasovat stejně jako premiér České republiky a stejně tak jako předseda vašeho klubu. Takže já nám všem držím palce. Děkuji. Pan poslanec Hájek. Stahuje svoji faktickou poznámku. Na řadě je pan předseda Bartošek, opět s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo. Jenom krátce. Probíhá jednání o vydání pana poslance Faltýnka a pana premiéra Babiše.

Na řadě je nyní faktická poznámka pana předsedy Grospiče. Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane místopředsedo.

Byť třeba mají pocit, že na plénu